Názory se mění a postupně krystalizují.

Za prvé. Důvod, který mě hlavně vedl k tomu, že ten pozměňovací návrh byl připraven a zadán do systému a dnes znovu zadán, je, že jsem přesvědčená, že vládou navržený systém ustanovování insolvenčních správců, jak byl posléze akceptován ústavněprávním výborem v podobě pozměňovacího návrhu paní poslankyně Benešové, by vedl k nepřípustné, nebo nevhodné a nežádoucí regionalizaci insolvenčního práva, a to za situace, kdy už nyní existují velmi zásadní rozdíly v postupech a rozhodovací praxi soudů napříč kraji a sjednocující výklad, který by měl poskytovat vrchní soud, resp. vrchní soudy, zatím není dostatečný. Bohužel i rozhodnutí insolvenčních soudů v takzvané dohlédací činnosti nepodléhá přezkumu vyšších instancí, jak se můžeme dozvědět z příslušného ustanovení insolvenčního zákona.

Poznámka druhá. Insolvenční zákon stále postrádá prostředky obrany proti zneužití výjimky, které je obsaženo v § 25 odst. 2, předsedou soudu, to znamená proti vydávání opatření o určení osoby insolvenčního správce tím způsobem, že je zcela potlačen zákonem stanovený algoritmus ustanovování správců. Jak víme na příkladu postupu Krajského soudu v Ostravě, místo toho, co je v zákoně zakotveno a z čeho by měly být naprosto výjimečně činěny výjimky, tak přichází standardní postup libovolného nahrazování a výkladu tohoto ustanovení ze strany předsedkyně krajského soudu v tomto konkrétním případě. Proto si myslím, že když už je otevřená novela insolvenčního zákona, měla by se precizovat příslušná ustanovení. Proto navrhuji určitá doplnění, na která odkážu v podrobné rozpravě. A konečně do třetice.

Já se nicméně domnívám, že lze, takže v podrobné rozpravě se přihlásím i k této změně. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Já se táži, zda ještě někdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Prosím.

Byl bych velice rád, kdyby se nakonec Sněmovna dokázala ustálit na rozumném kompromisu, který podle mého názoru představuje ten návrh, jak přišel z vlády. Už to byl ústupek z toho, co jsme původně chtěli, co je dnes prezentováno návrhem paní poslankyně Benešové, a myslím, že ty další varianty jdou zase příliš daleko. Přece jen pro vaši představu.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První má pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já jsem využil toho, že písemný pozměňovací návrh, který jsem předložil, má podrobné odůvodnění, a nevystoupil jsem v obecné rozpravě.

Vyšlo najevo, že v rámci novelizace dochází k určitým terminologickým posunům a nesrovnalostem.

Tímto bych se k němu rád přihlásil. Nyní tedy pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

Doplňuje se jedno slovo do pozměňovacího návrhu, který jsem předložil a který byl přijat ústavněprávním výborem a měl by řešit otázku výhledu likvidity při podání a jednání o insolvenci daného podniku. Takže skutečně spíše technická věc, ale určitě zásadní pro to, aby ten zákon byl srozumitelnější.